Já jenom znovu připomenu, že tedy dávám návrh ve třetím čtení na zamítnutí tohoto návrhu.

Tam asi by to mělo předcházet té následné zákonné úpravě. Já osobně nejsem tak, aby se spěšně úkolovalo, protože nevím, buď Ministerstvo práce a sociálních věcí disponuje už nějakými daty.

Takže z toho důvodu toto. Tak jenom aby bylo jasno, že ve třetím čtení bychom hlasovali o těchto usneseních plus návrh na zamítnutí nebo podpoření návrhu předloženého poslanci Kádnerem a dalšími. Jestli jsem to dobře pochopil, tak na začátku třetího čtení, aby byl jako první bod, resp. prvně hlasováno o zamítnutí tohoto bodu. Následně o doprovodném usnesení, které jste načetl. Děkuji. Nikoho do podrobné rozpravy nevidím s přihlášením, takže končím podrobnou rozpravu. Děkuji jak navrhovateli tak předkladateli za jejich slova. Nechcete. Dobře. To znamená, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, protože my máme dosti podrobnou přípravu k dalšímu zákonu a ten zákon evidentně nestihneme, jenom bychom ho rozdělali asi za sedm minut, tak bych chtěl požádat pro poslanecký klub hnutí Úsvit přímé demokracie o přestávku v délce osmi minut.